Určitě dochází k obsahovému zjednodušení v rámci nového stavebního zákona, to znamená, stavební úřad posuzuje a povoluje jen v drobnosti urbanistického a základního architektonického a technického řešení záměru, umožňující posouzení jeho mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti a vlivu na území a životní prostředí, nikoliv vnitřní technické detaily stavby, které jsou věcí stavebníka a projektanta. Dále stanoví stavební zákon, sjednocuje a modernizuje požadavky na výstavbu, alespoň základní, dosud roztříštěné požadavky na výstavbu z mnoha rezortních vyhlášek se dostaly přímo do zákona. Nově tedy budou mít i samostatné městské předpisy Praha, Brno, Ostrava.

Ony ty dohody existovaly už nyní, ale samozřejmě obce velmi volaly po tom, aby to bylo a teď, promiňte mi to slovo legální, aby to bylo povoleno ze zákona, aby se nepohybovaly někde na hraně se zákonem. Další velmi důležitý bod je účastenství a koncentrace řízení. Jediného povolovacího řízení se mohou účastnit všichni, kterých se to týká, i včetně ekologických spolků, ale námitky mohou uplatňovat pouze jednou a v době, kdy je to poprvé možné, to jest co nejdříve, jinak se k nim nebude přihlížet. To je velmi důležité.

Určitě došlo k reformě opravných prostředků, to znamená, ruší se samostatné přezkumy dílčích závazných stanovisek, které zdržovaly odvolací řízení.

Digitalizace: celé řízení má být vedeno elektronicky, s originálními elektronickými podklady v informačních systémech, jednotně vybavené státní správou. Soudní přezkum: dochází ke zrychlení a odformalizování soudního přezkumu, koncentraci žalobních námitek, postihu za podávání šikanózních žalob a přednostnímu projednání žalob s přiznaným odkladným účinkem. Nový stavební zákon neomezuje roli samospráv oproti stávajícímu stavebnímu zákonu, beze změny zůstávají v samostatné působnosti ty klíčové kroky rozhodnutí o pořízení, schválení zadání, výběr nejvhodnější varianty, vydání, schválení zprávy o uplatňování a tak dále.

První tedy, sněmovní dokument 1905.

To znamená, § 103 tedy bude, že dojdeli na základě projednání k upravení návrhu územněplánovací dokumentace, přičemž jsou nově negativně dotčeny veřejné zájmy, nebo v případě územního plánu nebo regulačního plánu negativně dotčeno vlastnictví pozemků a staveb a dotčený orgán ani vlastník neměli možnost upravené dokumentace uplatnit stanovisko nebo připomínku, v závorce dále jen podstatná úprava.